Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování tisku 841, která byla projednána a schválena výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jakožto garančním výborem na jeho 20. schůzi dne 20. prosince 2016. Tuto proceduru bychom následně schválili a přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nebyl předložen návrh na zamítnutí návrhu zákona a všechny předložené pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 841/3.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 O samotném věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasováním. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme hlasovat takto. Jako první pozměňovací návrh F, poslankyně Nováková. Druhý A1, body 3 a 4, A3, A4, body 8 a 10, A6 a A9, vše pozměňovací návrhy výboru. Třetí hlasování A1, bod 5, taktéž návrh výboru. Hlasování číslo čtyři A2, návrh výboru. Hlasování číslo pět C2, pozměňovací návrh poslankyně Dobešové.

Hlasování číslo jedenáct A10, návrh výboru.

Nyní bych si dovolil vás požádat o schválení procedury. Děkuji. Má, prosím, někdo nějaký jiný návrh k proceduře? Jestliže ne, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Já bych si před představením pozměňovacích návrhů dovolil jednu poznámku. Jako zpravodaj přednáším návrh garančního výboru. Tudíž jenom pro vás, kteří jste se mě ptali, nevyjadřuje to mé vlastní postoje. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F. Jde o poslanecký návrh poslankyně Novákové, kterým se upravuje text § 2 odst. 2, obecné cíle vzdělávání. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Opět se týká vzdělávání v zahraničí. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Hlasování číslo tři bude o bodu A1, bodu 5.

Zahajuji hlasování o bodu A1, bodu 5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Upravuje ve vazbě na předchozí schválené § 31, vyloučení žáka nebo studenta v případech zvlášť závažného zaviněného porušení povinností. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A2.

Děkuji. Hlasování číslo pět, pozměňovací návrh C2 paní poslankyně Dobešové, upravuje § 30 a týká se uzavírání smluv se žáky střední školy. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Je to hlasování 173, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 96, proti 29. Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Hlasování číslo sedm o pozměňovacích návrzích C1 společně s A4, body 7 a 9. Jedná se o pozměňovací návrhy poslankyně Dobešové a školského výboru. Jedná se o spolupráci škol se zaměstnavateli při přípravě na povolání. Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích C1 a A4, body 7 a 9 společně.

Návrh byl přijat.